Reakce pana ministra financí byla, že se to dovíme, až přijde návrh státního rozpočtu na příští rok do Sněmovny.

V rámci šetření výdajů potom ještě dochází k dalším úpravám, a to sice úpravy na provoz státu 11,2 miliard, přičemž provozní výdaje ve všech rezortech by se měly snížit o 5 %.

Nikdo neví, které ministerstvo co a jak.

Když se podíváme na příjmy, tak tam dojde k některým úpravám.

Dále je tady v objemu asi 7,6 miliard uvedeno zrušení zhruba 22 daňových výjimek, kde se jedná zejména o snížení slevy na dani na manželku, zrušení školkovného, zrušení slevy na dani na studenta, zrušení osvobození nepeněžních benefitů a tak dále, a tak dále, to už tady rozebírali několikrát mí kolegové.

Co je za mě pikantní na tomto ozdravném balíčku, je to, že v podstatě jde zcela opačně proti opakovanému slibu pravicových stran, že dvě třetiny budou na výdajové straně provoz a výdaje státu a pouze jedna třetina na straně příjmové, což je zvyšování daní. Když se na to podíváme, tak ta realita je skutečně úplně opačná, protože ten předložený balíček vlastně znamená sice celkové úspory 93 miliard, ale z toho minimálně 80 %, to je 73 miliard, představuje úplně obyčejné zvýšení daní.

Já už jsem tady uvedl při své technické, že tenhleten daňový balíček je protirůstový, neboť v podstatě každý ví, že takovéto zvýšení daní zatíží jak naše firmy, OSVČ, tak i samotné rodiny. Případné vyšší daňové zatížení právnických osob je podle mě velmi špatným signálem pro českou ekonomiku, jen by se dále snížila její mezinárodní konkurenceschopnost, negativně by se to samozřejmě promítlo do objemu firemních investic, které už nyní významně poklesly kvůli vyšším cenám energií v Česku než v jiných zemích.

To je taky jeden z těch hlavních důvodů, proč nemohu tento balíček podpořit.

Samozřejmě tímto dochází a bude dále docházet ke značným daňovým únikům. A co je pro mě úplně paradoxní, je to, že vlastně po zrušení nebo vypnutí EET, které se tady na Sněmovně odsouhlasilo, se nyní začínají ozývat hlasy o uzákonění bezhotovostních plateb. Takže za mne